Protože my jsme v oblasti fotovoltaiky vylili s vaničkou i dítě, to, co se tady v minulosti stalo, ale myslím si, že jít cestou podpory fotovoltaiky na střechách statků zemědělců má své opodstatnění. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan zpravodaj, pan poslanec Urban. Prosím, pane zpravodaji. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych se vyjádřil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly projednávány na hospodářském výboru. Za prvé k tomu, který jsem předložil a který se týkal Energetického regulačního úřadu a vytvoření Rady Energetického regulačního úřadu. Myslím si, že je důležité, aby tento návrh byl věcně správný. Pan náměstek ministra průmyslu a obchodu na hospodářském výboru sdělil, na veřejném jednání hospodářského výboru, že je připravována velká novela energetického zákona a že tento návrh, který byl teď předložen, je podnětným návrhem a je pravděpodobné, že bude zapracován po přemýšlení o detailech do té velké novely energetického zákona.

To je první věc.

Myslím, že když ten návrh padne ve druhém čtení a bude se týkat jen zemědělců, bude přijatelný.

To existovalo někdy do poloviny předchozího roku. Tento návrh jako by měl tendenci vrátit to do původního stavu. My jsme tady přijali novelu, která říká: Kdo chce být příjemcem poplatků za obnovitelné zdroje, tedy poplatků, na kterých se podílí státní rozpočet zhruba třetinou, musí být jasné, musí být vidět na ruce, musí být jasné, kdo je vlastníkem těchto obnovitelných zdrojů. Ten zákon začne platit od poloviny letošního roku. A já se nebráním tomu, aby zemědělci akciové společnosti, které vznikly z družstev, tedy je tam mnoho akcionářů, byly vyjmuty. Pokud takový pozměňovací návrh zazní, a mám avízo, že zazní z úst ministra zemědělství na dnešním projednávání, tak samozřejmě s takovým návrhem problém není.

Protože je důležité, aby bylo transparentně vidět na tyto vlastníky, kteří přijímají poplatek, zvláště z třetiny ze státního rozpočtu. A teď poslední věta.

Pokud ale budou jen tyto, o kterých zatím víme, tak to asi nezbytně nutné nebude. Beru tedy za velmi závazný příslib náměstka ministra průmyslu a obchodu, který byl přítomen na jednání hospodářského výboru, že bude připravena velká novela energetického zákona, že v dubnu půjde do připomínkového řízení a že do této velké novely budou zakomponovány některé podněty, které byly projednávány na hospodářském výboru. Děkuji, panu zpravodaji. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, o vaše dvě minuty.

Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně a kolegové, opravdu nejsem z Plzně, takže děkuji za opravu příjmení.

Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. To téma tady otevřel pan poslanec Bendl. Rád bych se tedy vyjádřil k vodě, stočnému a případně k regulátoru na dopravu. Evropská směrnice nám už dnes ukládá, abychom měli regulátora na železniční dopravu. Možná někteří registrujete různé spory mezi Českými dráhami a různými privátními subjekty, které jezdí po stejné železnici. Nemůže být regulátorem ten, kdo je majitelem. To znamená Ministerstvo dopravy, které má hájit to, aby České dráhy byly národním šampionem, tak zároveň nemůže regulovat to, jaké subjekty, za jakých podmínek mohou jezdit po stejné koleji. Z důvodu evropské směrnice je tady jasné téma, že Česká republika má mít a musí mít nějakou nezávislou instituci, která by regulovala dopravu. Máme dvě možnosti.